Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

Jde o interpelaci poslance Františka Váchy ve věci překročení pravomoci Policie České republiky, sněmovní tisk 692.

Pan kolega Vácha už je tady, budeme pokračovat v přerušené rozpravě. Prosím pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo pane předsedající. Dneska máme březen 2016. Já jsem tu interpelaci podával myslím 24. listopadu, takže to chvilku trvalo, než jsme se dostali ke slovu. Nicméně rád bych nesouhlasil s odpovědí pana ministra, kterého jsem interpeloval ve věci překročení pravomocí Policie České republiky během shromáždění na pražském Albertově dne 11. listopadu 2015. Podle všech dostupných informací Policie České republiky selektivně vpouštěla, anebo spíš nevpouštěla účastníky pietního aktu do prostoru památníku 17. listopadu.

Je samozřejmě pochopitelné, že policie musí prostor před příjezdem ústavního činitele prohlédnout a v té době do toho prostoru účastníky nepouštět. Nicméně podle mého názoru je nepřípustné, aby byla Policie České republiky zneužita poté, co je celý prostor zabezpečen, k selektivnímu určování, kdo do prostoru smí a kdo ne. Takže já jsem po panu ministrovi chtěl, aby mi toto vysvětlil. Pan ministr mi ve své odpovědi napsal, že po ukončení bezpečnostní prohlídky chráněného místa byly osoby do prostoru shromáždění již vpuštěny. My samozřejmě víme, že vpuštěny nebyly. Já se znovu ptám, kdo dal policii příkaz k selektivnímu vpouštění či nevpouštění lidí na shromáždění a kdo dával policii instrukce, koho vpustit a koho ne. Jestli to byla aktivita toho příslušníka policie, nebo jestli za ním stál někdo, kdo mu říkal: tady toho člověka můžete vpustit, tady toho ne. Samozřejmě chápu odpověď pana ministra. Pan ministr je vrcholný manažer a ze své funkce i manažer policie a já bych se na jeho místě možná zachoval podobně, že bych své podřízené hájil. Nicméně v osobním rozhovoru bych je nepochválil.

Mně bude stačit, když budu vědět, že jste se tím zabývali a že jste nastavili nějaká pravidla, jak zabránit tomu, aby k této situaci v budoucnosti nedocházelo. Děkuji. Jenom zrekapituluji. Projednání této odpovědi bylo přerušeno do přítomnosti pana ministra vnitra Milana Chovance. Ten je tady.